Děkuji.

Mám tady žádost o odhlášení. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Takže já vás poprosím o klid v jednacím sále, abychom se slyšeli, aby všichni poslanci slyšeli, jakým způsobem a o čem budeme vlastně hlasovat. Takže jako první zde máme návrh...

Odděleně.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Takže tři hlasování.